Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Myslím, že můžeme hlasovat o zařazení obou dvou bodů najednou. Bod 106 je volba člena rady Českého rozhlasu, bod 107 volba člena rady České televize. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh nebyl přijat. Další návrh je od pana předsedy Okamury.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem pana předsedy Okamury je opět zařazení nového bodu s názvem Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrným příjmem stává nemožným. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 20, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 91.